Děkuji za slovo.

Pan poslanec Grospič, faktická poznámka, poté pan poslanec Benešík, také faktická poznámka. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji. Pan poslanec Benešík, faktická poznámka. Děkuji, pane předsedo. Jenom jsem chtěl říct takovou zkušenost z naší rodiny.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Shodou okolností navážu na to, co zde říkal můj předřečník.

Vždyť nyní, dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny, jim nemůže věřit dobrý úmysl nikdo, kdo jen alespoň trošku objektivně a realisticky uvažuje.